Takže několik málo údajů. Plán skutečně do konce června, jak bylo schváleno, bude dokončen. Sama máte správnou informaci o tom, že bude projednán dozorčí radou, poté bude projednán vládou. Počítám s tím a tady prosím o pozornost, protože to je závazek, který si tady dávám že manažerské shrnutí z tohoto plánu poskytnu k dispozici poslankyním a poslancům. A potom vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, každopádně k tomu bude probíhat i kulatý stůl v naší režii. Ale byl bych rád, aby ten název byl skutečně Budoucnost transformace České pošty. Proto jsem byl velmi rád, že vám ty informace podrobně podal pan zastupující generální ředitel Štěpán. Myslím, že je podal velmi podrobně a dobře, a určitě o budoucnosti České pošty na jakékoliv platformě jsem připraven se bavit. Ale logický postup je, že dříve, než tady budu udávat jakákoliv konkrétní čísla a chci připomenout, že my se dnes nebavíme explicitně o reformě České pošty, o její budoucnosti, tak ten bod nezní. Tedy my schvalujeme zákon, který se toho jistě věcně týká, ale samotná částka jako taková bude představena v transformačním plánu, který nejdřív schválí dozorčí rada, nejdřív schválí vláda a potom bude dán k dispozici v manažerském shrnutí poslancům. Potom se na tu debatu samozřejmě těším. A chtěl bych říct, že to, s čím se tady operuje, s těmi 8 miliony , to nikdy neměl být příspěvek státu v rámci té transformace jako takové. To byla nějaká celková odhadovaná transformační suma. A budete možná překvapeni, jak to nakonec v tom transformačním plánu bude napočítáno a bude vypadat. Ale je zcela legitimní, že nejdříve ten materiál dostane dozorčí rada, a ne že já ho budu prezentovat poslankyním a poslancům ve stadiu, když není schválen. Potom ho schválí vláda. Děkuji.

Tak, pane ministře, reakce. Určitě chválím pana pověřeného ředitele České pošty znovu, že přišel, komunikoval, dal mně i všem samosprávám, které tam byly, podrobné informace. Myslím si, že se snažil odpovídat na otázky. Ale třeba když jsme hovořili o prodeji toho státního podniku, tak tam z jeho strany jsou některé věci, které jsou odborné, a pak on vám řekne: toto je v některých věcech i politické rozhodnutí.

Já se zeptám svých opozičních kolegů: Představil vám někdo transformační plán?

Děkuji.

Děkuju za slovo. Určitě by k této novele vůbec nedošlo, kdybyste to nepotřebovali. To je bod číslo jedna. Co se týče toho transformačního plánu, tak já jsem na hospodářském výboru navrhovala usnesení, které jasně říkalo, že nejdřív předložte transformační plán rozumím tomu, že to nejdřív chcete probrat v dozorčí radě, pak se to dostane třeba mezi nás k nám na plénum říkám, tak nejdřív ať je transformační plán, a poté teprve se přistoupí k tomu, aby se hlasovalo ve druhém čtení. A z jednoho prostého důvodu: protože v tom třetím čtení už neuděláte nic. Maximálně že byste ten zákon vrátili zpátky do druhého čtení, což si myslím, že tady ta síla nebude.

A ta posloupnost je jednoznačná: když nikdo nevíme, kam ty peníze půjdou, jak ten transformační plán bude vypadat, tak nemůžeme schvalovat zákon, který vy k tomu potřebujete. Děkuji. Děkuji moc. Ještě v krátkosti. Pane ministře, mohl byste mi popřípadě tedy ještě odpovědět, jestli je to možné? Budete to možná řešit na Ministerstvu vnitra, ale já jsem ten pozměňovací návrh dala do systému už před týdnem, takže předpokládám, že už jste se s ním seznámil.

Tak myslím si, že určitě ta velká pojistka by byla i v tom, pokud by popřípadě pak o tom navýšení základního jmění právě rozhodovala Poslanecká sněmovna. Děkuji. Pan ministr chce reagovat? Děkuju. Beru to asi jako faktickou. Jedna krátká věta, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího. Ještě moc ne, ještě jsem se s tím moc neseznámil, ale čtu tady názor naší legislativy.

Děkuji.

Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, myslím, že i z té krátké debaty, která se tady k tomuto tisku vede, je zjevné, že by bylo dobře, aby tato novela byla projednána i ve třetím čtení co nejdříve. A čekají nás náročné body v těch letních měsících.

Potom prosím hlasovat na závěr projednávání tohoto tisku. Počítám s tím, hlasovat zkrácení na 7 dní.

Určitě bychom to podpořili, kdybychom znali ten transformační plán. Je úplně hrozné, že pan ministr vnitra tady dneska řekne, že ho představí, nebo vláda ho bude schvalovat 29. června.

A ohledně pozměňovacího návrhu, aby o navýšení základního jmění rozhodovala Poslanecká sněmovna, se vyjádřil pan ministr vnitra taky jasně. Ano, to znamená, my dáme bianko šek vládě, která si bude rozhodovat o státních podnicích, bude tam dávat finanční prostředky, a my vůbec nevíme na co. Takže my v žádném případě nemůžeme zkrácení lhůty podpořit.

Jenom krátká poznámka pane předsedo Výborný, tady mám poznámku, že ten návrh měl být podán v rámci podrobné rozpravy. Takže uděláme to tak, že ho podáme ještě jednou v rámci té podrobné rozpravy. Tím tedy definitivně končím projednávání v obecné rozpravě. Táži se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Pan zpravodaj? Nikoliv.